Navržené řešení umožní budoucí navýšení povinného podílu biopaliv v § 19 odst. 1 a zároveň omezí propad příjmu státního rozpočtu z nevybraných daní, které jsou uvaleny na pohonné hmoty. V návrhu se rovněž očekává vzrůst poptávky po biolihu a čisté bionafty FAME výrobců těchto produktů.

Pod tímto vládním návrhem zákona je podepsán Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš.

Členem vlády byl tehdy Miroslav Kalousek coby ministr financí.

Z toho důvodu nebyl doporučovaný podíl 5,75 % do předmětného zákona zapracován s tím, že uplatnění čistých biopaliv a vysokoprocentních biopalivových směsí je podmíněno cenovou dostupností motorových vozidel na tato paliva.

Principem je daňové zvýhodnění vždy pouze biosložky, to znamená, že u směsných paliv zůstává fosilní část zdaněna plnou sazbou spotřební daně.

Ve vládě České republiky byl tehdy ministrem financí Miroslav Kalousek.